Takže to si myslíme, že nás trošku omezuje, protože je potřeba skutečně, myslím ten návrh paní Jermanové, takže to je trošku omezující. A to prostě nepovažuji za praktické. Je potřeba reagovat včas, je potřeba reagovat řádně, aby vše bylo prodiskutováno i vůči našim voličům, kteří samozřejmě uvítají, aby tady byl názor z druhé strany. Dále je tady napsáno, že poslanci se nesmějí vyjadřovat mimo přihlášení. To může jen zpravodaj či pověřený poslanec klubu. No, to je taky tedy výborný návrh!

To znamená, my prostě potřebujeme, aby v okamžiku, že padají nějaké návrhy, které, bych řekl, je potřeba okomentovat, nebo se proti nim potřebujeme vymezit nebo se přidat do diskuse, samozřejmě do věcné. Z našich úst, jak už bych se opakoval, nikdy neuslyšíte, že si to tady chceme užít u mikrofonu, takovéto nedůstojné věci. Myslím, že právě Sněmovna má vážnost a neměli bychom si to tady užívat u mikrofonu a zdržovat. To znamená, my prostě potřebujeme, aby se eventuálně i náš další poslanec, který se v problému vyzná, mohl samozřejmě mimo nějaké přihlášení vyjádřit a říct náš postoj. Řečnická doba maximálně deset minut. To je další návrh, který tady předložila paní Jermanová za hnutí ANO. No tak to už jsem tady komentoval. Pakliže přestane vládní koalice předkládat zákony s 80 pozměňovacími návrhy a budou to návrhy perfektní a prodiskutované již z výborů a bude tam nalezen nějaký konsensus, tak není potřeba, samozřejmě se nemusíme vyjadřovat třeba téměř vůbec. Ale pakliže tady předkládáte návrhy, na kterých ani sami nemáte shodu a sami se potom se sebou tady hádáte a nedokážete najít shodu tím, že tady tři měsíce projednáváme služební zákon, tak výsledkem té dohody pak byla koalice s TOP 09, ODS, takže koalice pěti stran. To jsou ti političtí náměstci a političtí tajemníci, které jste si tady odsouhlasili. Tak těch deset minut za stávající práce vládní koalice je samozřejmě málo! Protože jak já mám probrat desítky návrhů za dvakrát deset minut, resp. náš poslanec, který to má na starosti? No tak dvě vystoupení v rozpravě maximálně deset minut každé, tak to už bych se opakoval. Já na to mám jenom doporučení, abyste předkládali kvalitní prodiskutované návrhy, a potom samozřejmě i my uvítáme, když se věcná debata zkrátí. A znova poukazuji nejenom na dnešní den, ale jsme toho svědkem celých těchto 14 dní, že prostě každé ráno se tady hlasuje o změnách programu schůze minimálně hodinu. No tak to tedy je opravdu skvělá efektivita! A jenom souhlasím s tím, že tady zpravodajové a další řečníci jsou připraveni, poctivě si studují často do noci, myslí si, že to bude v ten den a na tu hodinu.

Ukažte, že to umíte, ukažte, že to funguje.

Do té doby je to jenom populistické předvolební plácnutí, jenom je to populistické líbivé heslo pro méně informovaného voliče, který si řekne: Oni chtějí zefektivňovat.

Tady pan kolega Komárek, prostřednictvím pana místopředsedy Sněmovny, ještě mluvil o zlých návrzích. Já nevím.

No tak já nevím. To jsou termíny, které jsem taky nikdy neslyšel. To znamená, prosím, návrh by tady ve Sněmovně za ty peníze měl být vždy jediný, a to profesionální. A perfektně připravený. Prosím, předkládejte pouze jediné návrhy, a to profesionálně prodiskutované návrhy, profesionálně připravený jednací program a to je nejlepší návod, abyste nám všem celá vládní kolice ukázali, že víte jak na to.

Děkuji za pozornost a samozřejmě v budoucnu, až tady ukážete, jak umíte efektivně pracovat, tak samozřejmě jsme otevřeni a rádi se pobavíme o transparentnosti a efektivnosti. I když o té transparentnosti jednání už dost pochybuji poté, co jste společně, pět stran, odsouhlasili služební zákon s politickými náměstky a politickými tajemníky. To fakt transparentní není a v tomto ohledu vám bohužel nevěřím ani slovo. Ne slova, ale činy.

Prosím, k faktické poznámce se přihlásil pan poslanec Martin Komárek. Děkuju, pane předsedající. A vaším prostřednictvím pane Okamuro, já vás mám taky strašně rád, a proto mě potěšilo, že jste kritizoval ty populistické návrhy pro méně informované voliče a že jste pro to, aby se předkládaly opravdu prodiskutované a profesionální návrhy zákonů. Připraví se pan poslanec Marek Benda, který nevyužije svého postavení zpravodaje. Prosím, pane poslanče, máte slovo. Děkuji, pane místopředsedo.

Já se přiznám, že už ani nevím, kdy jsem se přihlásil, protože rozprava je taková, jaká je.

Ony totiž ty komise pod tím jedním paragrafem jsou všechny. A jsou to i kontrolní orgány.